Nemám skutečně pocit, že Ministerstvo financí u nás by mělo malou agendu a že by potřebovalo posílit. Navíc si myslím, že ty argumenty o tom, že jde o prostředky státního rozpočtu, jsou tak trochu liché, protože jde o prostředky veřejnoprávních korporací v okamžiku, kdy se dostanou do zdravotních pojišťoven, a pořád jsou z větší části tvořeny výběrem pojistného, nikoli příspěvky ze státního rozpočtu. Já bych chtěl velmi varovat před podporou těchto pozměňovacích návrhů a myslím si, že to se systémovým řešením a s transparentností ve zdravotnictví nemá nic společného. Dále bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana

Já jsem vás na to upozorňoval na začátku, mě to velmi mrzí, ale nemohl jsem nijak ovlivnit průběh rozpravy. Takže nezbude nic jiného, než vám sdělit, že skončila doba pro projednávání tohoto bodu, s tím, že připomínám už jenom organizační věci že nepadl žádný návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání ani v podrobné rozpravě. V podrobné rozpravě nepadl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, neboť to není potřeba, a ani nepadl návrh, aby se tím garanční výbor nezabýval. Takže je jasné, že můžeme skončit druhé čtení tohoto návrhu, a já ho také končím. Splním svou povinnost podle zákona o jednacím řádu, když poděkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a oznámím, že zítra ráno začínáme v 9 hodin pevně zařazenými body, to je bod 132, časový harmonogram státního závěrečného účtu, 88, důchodové spoření, třetí čtení, protože je středa dopoledne a je jednání i ve třetím čtení, potom bod 89, občanský soudní řád, a 90, místní poplatky. Posledním třetím čtením zítra dopoledne by měl být bod 91, pozemní komunikace.